Děkuji za slovo. Vážení kolegové, vážená paní ministryně. Já bych se chtěl zeptat na § 82 a 84 loterijního zákona.

Já bych se chtěl zeptat, jaké náklady přinesl tento zákon soukromému sektoru, to znamená poskytovatelům internetového připojení. Dále mě zajímá, jestli toto opatření plní deklarované cíle, který ten zákon a jeho přijetí měl. A za třetí mě zajímá, jestli Ministerstvo financí chystá legislativní úpravu daných paragrafů, případně jiné související legislativy související s tímto. A myslím, že teď funguje naopak kontraproduktivně, protože to je vlastně seznam sázkařských stránek přímo na webu Ministerstva financí.

Takže vlastně v praxi děláme za státní peníze propagaci těmto firmám, které chceme vlastně schovat.

Dobré odpoledne, vážený pane ministře.

V minulém volebním období byla vydefinována některá opatření, která je třeba velmi rychle zrealizovat, pokud nechceme v několika letech zažít personální kolaps našeho zdravotnictví. Jedním z úkolů, který je třeba urychleně udělat, je navýšení počtu českých a to zdůrazňuji českých studentů lékařských fakult. Kromě toho je třeba udělat řadu dalších kroků. Například najít finanční pobídky a další motivaci pro školitele lékařů, kteří nám zoufale chybí. Největší potíže jsou v regionálních nemocnicích, ale problémy jsou už i v ambulantní péči v menších obcích a městech. Na mnoha místech chybí praktičtí lékaři, zubní lékaři atd. Situace se bude bez nutných legislativních a dalších opatření jen dál a dál zhoršovat.

A to nemluvím o permanentním porušování zákoníku práce při zajištění pohotovostní služeb v nemocnicích. Již v minulém volebním období začala jednání s cílem navýšit počet studentů lékařských fakult o 15 %.

Takže měl bych na vás závěrem, pane ministře, dotaz, a to i vzhledem k naléhavosti tohoto problému, v jaké fázi jsou legislativní a koncepční změny umožňující navýšení počtu studentů lékařských fakult, jaké kroky v tomto směru Ministerstvo zdravotnictví v tuto chvíli podniká a v jakém časovém horizontu můžeme očekávat konkrétní řešení. Děkuji, panu poslanci. Prosím, pane ministře, máte slovo. Vážený pane předsedající, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, to, co tady řekl pan poslanec Kaňkovský, je skutečně pravdou.

To, že lékaři chybí, samozřejmě víme. Máme data Ústavu zdravotnických informací a statistiky. On to tady pan poslanec říkal.

My, jako ministerstvo, nebo já jako ministr jsem se vlastně od počátku tímto problémem začal zabývat. Tato analýza byla provedena za mých předchůdců, ovšem nebyly podniknuty žádné další kroky.

Já jsem se osobně setkal s Asociací děkanů lékařských fakult České republiky. Mluvil jsem o tom i s panem ministrem školství.

Bude to materiál Ministerstva zdravotnictví a Ministerstva školství a bude to skutečně koncepční materiál, který musí schválit vláda České republiky. Není možné, aby to byla nějaká jednorázová akce. A ty peníze musí být dlouhodobé. Není možné to zvýšit pouze v jednom roce.

A chceme vytvořit projekt, desetiletý projekt garantující navýšení studentů, absolventů, o minimálně deset až patnáct procent ročně.

Je to problém, který je strukturální, který se bohužel měl řešit mnohem dříve. Ale chceme to řešit.

Děkuji panu ministrovi a táži se pana poslance Kaňkovského... Prosím, máte slovo. Je pozitivní, že se tím ministerstva zabývají.

To je dotaz číslo jedna. A potom, já jsem okrajově zmínil i ten druhý problém, který známe z praxe. My ještě dokážeme i pomocí stipendií třeba krajů některé mladé lékaře dostat do těch regionálních nemocnic, ale zoufale chybí školitelé, kteří by je mohli školit. A to je druhý obrovský problém. Takže to je apel možná na vás, zda byste se i tímto problémem v dohledné době zabývali, protože to spolu velmi úzce souvisí.